Všechny vás tady vítám. Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Připomínám, že na dnešní jednání máme pevně zařazené body, a to nejprve body z bloku třetích čtení. Náhradní kartu č. 3 má pan poslanec Vácha.

Poté máme již pevně zařazeny body č. 31, 61, 62 a 124. Pokud bychom měli ještě čas, pokračovali bychom blokem prvních čtení.